Zároveň chci varovat před tím, abychom se nesnažili tento bod používat jako obstrukci. Zaznělo tady, že by se mělo o něm hlasovat zítra, ale zítra je zařazen stavební zákon. Já bych velice rád, aby ten stavební zákon prošel, protože to, co teď momentálně zažíváme, to znamená věci spojené s mediální politickou situací před volbami, by nemělo převyšovat a přehlušovat zákony, které potřebujeme pro tuto republiku schválit.

Tím trošičku modifikuji svůj písemný návrh, pane předsedo. Aby bylo hlasováno jako o prvním bodu dnešního jednání. Pokud toto hlasování neprojde, tak aby to byl první bod po vystoupení pana ministra Hamáčka. Potom alternativa, aby tento bod byl jako první bod ve středu po třetích čteních anebo ve čtvrtek, 10 minut po písemných interpelacích. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Já jsem úplně nepochopil ty alternativy pana poslance Luzara.

Myslím si, že situace je opravdu vážná. Jsem si vědom toho, že vláda má poměrně omezený prostor to řešit. Toho jsme si vědomi.

Tyto peníze jsou dlouhodobě připraveny na klíčové investice v našem regionu.

Když to vynásobíte tržní cenou, zjistíte, že to jsou přesně ty zdroje, které jsou potřebné na tyto klíčové investice nejenom pro tento podnik, ale i pro město a pro regiony jako celek. Pokud ta cena bude zaplacena a peníze zůstanou připraveny na tu investici, tak se jenom změnilo aktivum z povolenek na finanční zdroje, proti tomu se nedá protestovat, ale klíčové v té větě a v té konstrukci je to slovo pokud, a to si nejsme jisti. Odboráři podle mě mají oprávněné pochybnosti a obavy, že to bude platit.

Myslím, že brexit a občanky klidně snesou odkladu na rozdíl od toho.

Děkuji, pane předsedo. Málokdy souhlasím s předřečníkem Zbyňkem Stanjurou, prostřednictvím vás, pane předsedo. Ano, je to pravda, je to vážný problém. Pane předsedo, byl jsem v Liberty ve středu, jednal jsem jak s vedením podniku, tak s odboráři, ale právě proto, jak je to vážný problém, si myslím, že je to potřeba zařadit jako první bod dnešního jednání a neoddalovat to, protože to řešení, které tady je, samozřejmě je, řekl bych, přímo před námi, protože akcie té mateřské společnosti jsou zastaveny v Německu, městu Brémy, a hrozí tedy, že vůči insolvenčnímu správci zaujme určité stanovisko Spolková republika Německo, respektive vláda Spolkové republiky, která bude chránit ty městské rozpočty, a může se nám stát, že ty prostředky propadnou a budou staženy do mateřského podniku. Já si myslím, že by bylo poctivé to řešení, které jsme u OKD přijali a osvědčilo se, že stát prostřednictvím například Priska převezme akcie nebo aspoň většinu akcií právě Liberty. Myslím si, že by to bylo vhodné, rychlé a pozitivní řešení, s tím také jak manažeři, tak odboráři souhlasili.

Takže trvám na tom, že návrh kolegy Luzara je pozitivním řešením pro nás.

Vybral jsem ten nejméně kontroverzní.